Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, prosím, máte slovo. Vás poprosím, abyste se ztišili tak, aby pan ministr mohl svůj bod uvést. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Velmi stručně odůvodním tuto jednoduchou novelu. Připomenu, že jsme v loňském roce jako reakci na dočasně zvýšené ceny pohonných hmot snížili spotřební daň na motorovou naftu a natural po dobu čtyř měsíců.

Naštěstí vývoj cen na světových trzích, ať už ropy nebo ropných produktů, je velmi příznivý. V této chvíli vidíme, jak nízké jsou koncové ceny motorové nafty. Současně vidíme, jak velký rozdíl je na litru mezi motorovou naftou a benzinem Natural 95, takže vláda vyhodnotila, že v této chvíli není potřeba tuto komoditu podporovat z veřejných zdrojů, z peněz daňových poplatníků. Navrhuje, abychom se vrátili k původní výši spotřební daně na motorovou naftu.